Nejprve stručně k otázce ekonomické náročnosti a ke kapacitám mateřských škol. Do jaké míry jsme se zabývali kapacitami mateřských škol? Já jsem se zabývala touto situací velmi detailně a právě proto disponuji velmi detailním přehledem toho, jak jsme na tom s kapacitami, a to až do úrovně okresního členění.

V ostatních 67 okresech lze předpokládat dostačující kapacity mateřských škol.

Důvod, proč jsem odeslala dopisy Svazu měst a Sdružení místních samospráv, je ten, že ne že bych neměla představu o investičních možnostech státu, já jsem upozorňovala na investiční programy Ministerstva financí i Ministerstva školství v této věci, ale cítila jsem za svou povinnost se zeptat obcí na to, jakým způsobem ony plánují rozvoj svých obcí. Protože já samozřejmě z hlediska demografického vývoje logicky můžu předpokládat vývoj pouze u dětí narozených. Nevím, kolik dětí se narodí, nevím, k jakým pohybům dojde v území z hlediska např. rozvoje nových investičních výstaveb. To znamená, já jsem dopisem směrem ke Sdružení místních samospráv a Svazu měst šla mnohem dál, než kdy kdo zašel.

Naopak z hlediska chování rodičů, a proto je také důležité komunikovat s obcemi takto individuálně, jak já jsem začala, je to, že řada rodičů volí nikoliv mateřskou školu ve svém bydlišti, ale mateřskou školu v místě svého pracoviště. Takže i o tom chceme vědět a máme odpovědnost jako vláda umět na to znát odpovědi a reagovat. Co se týká dostupnosti a dopravní obslužnosti, tak vy víte, že návrh předpokládá zajištění v úrovni krajů.

Tak znovu opakuji, že naopak předškolní vzdělávání není chápáno tady je částečně odpověď Markovi Bendovi jako povinná školní docházka, její rozšíření. Jedná se o povinné předškolní vzdělávání.

Nic víc.

Moje děti navštěvují mateřskou školu.

Co se týká připomínek ze strany paní poslankyně Niny Novákové, tak ano, je to pravda, je to kombinace povinného vzdělávání a povinné školní docházky.

Právě proto, že nedělám ze vzdělávání politikum, ale pokládám to za velmi důležitou věc. A byla bych ráda, kdybych i v Poslanecké sněmovně dokázala v rámci vládního návrhu nebo případně přijatých pozměňovacích návrhů za legislativní podpory ministerstva, jak jsem avizovala, najít širokou shodu.

Já s tím nemám problém. Můj fanoušek pan předseda Stanjura signalizuje, tak dobře.

Není to stanoveno ani prováděcím předpisem.

Na druhé straně je možná.